Hezké odpoledne. Já jenom vaším prostřednictvím, pane předsedající, kolegovi Stanjurovi.

Bylo 10 procent celkem, povinnost pro všechny státy.

Děkuji. A já jsem zopakoval, že jsme neúspěšně prosazovali 6 a bylo prosazeno 7. Kdybyste to takhle řekl neutrálně, tak jako nevystupuji. Nicméně... Vy jste tady nás obvinil, že v Evropském parlamentu podporujeme jinou politiku než v českém parlamentu. A to není pravda.

No, nepodporujeme. Nepodporujeme.

Ale neřekli jste v České republice, že podporujete federativní uspořádání Evropy, jak to prosazuje vaše frakce, nebo frakce, jíž jste členem v Bruselu.

Jenom jsem připomněl, že to není pravda, že máme konzistentní politiku na úrovni Bruselu i tady v českém parlamentu.

Protože bylo řečeno příštím přihlášeným je pan kolega Bendl a přednostní právo... Děkuji. Ano, nyní pan poslanec Petr Bendl a potom pan ministr Jurečka, který se přihlásil řádně do rozpravy bez využití přednostního práva.

Ale to je normální.

Teprve poslední léta. Někteří chovatelé tady na mě mně tady napovídá pan předseda Faltýnek, ale je to tak.

Je to předmětem kritiky dnes napříč zemědělským spektrem v celé Evropě, že ze zemědělců děláme nepotravináře místo toho, abychom podporovali v maximální možné míře zemědělce jako producenty potravin. To nás koneckonců dostalo do situace, ve které dnes jsme.

Mohli, ale zatím jsem to tedy nezaznamenal.

Vyjma receptů, které vymyslela už minulá vláda, tady nic nového zásadního není. Silným argumentem je nákazový fond, který udržujete, a je to dobře, protože ten se řekněme přímo opírá o podporu živočišné produkce. Ano, ještě bývalá vláda nastavila takovou tu podporu zatížení tak, aby se více vyplatilo chovat dobytek, tak aby tím pádem bylo více pracovních příležitostí na venkově, protože tady byly a v tom s vámi také souhlasím jednoznačné tendence, že není možné se zlobit na zemědělce, že produkuje to, co mu nejvíce vynáší.

Vy jste tady sám popsal, že zkrátka se tomu zemědělci příliš nevyplatí.

A to se neděje.

To, co zemědělci kritizují, je takové to stoprocentní přilévání do celého paliva jako takového, to rozšíření.